A pan ministr pro legislativu zaskočí za pana ministra Bartoše.

Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 360/4. Nyní poprosím tedy pana ministra, aby za navrhovatele vystoupil před otevřením rozpravy.

Děkuji, pane ministře. Nyní otevírám rozpravu, do které se zatím nikdo nepřihlásil, ale vidím, že se hlásí paní zpravodajka, tak prosím.

Dovolím si přečíst usnesení a po tom to mírně okomentovat: